Vláda dále poznamenává, že snížením spotřební daně z piva by vznikla určitá nerovnost v oblasti zdaňování spotřebních daní i u jiných spotřebních daní, například u lihu, minerálních olejů nebo cigaret.

Ale cigarety se, prosím pěkně, nepijí.

Tady skutečně máme nějakou nerovnost dlouhodobě zakódovanou. Zatímco pivo, jehož domácí spotřeba je dominantně spotřebovávána na domácím trhu, tak víno, jehož domácí spotřeba tvoří z šedesáti procent import, zdaněno není.

Ti potřebují denně svoji pravidelnou dávku a drtivá většina z nich si vybere to nejlevnější.

Tady máme tu nerovnost! Tady je ta absolutní nerovnost!

A vláda má tu odvahu říkat, že snížením spotřební daně z piva by tady vznikla nějaká nerovnost.

To jsou tři důvody, pro které vláda navrhuje nesouhlas. Dovoluji si na základě argumentace, kterou jsem přednesl, konstatovat, že to zdůvodnění je nekvalifikované, že je účelové, a co hůř, je hloupé. Akceptoval bych jako zpravodaj tohoto návrhu nesouhlasné stanovisko vlády z principiálních důvodů. Neakceptuji důvody, kterým se můžeme pouze smát.

Proto si vás dovoluji požádat jako zpravodaj, abychom propustili tento tisk do druhého čtení, abychom ho na rozdíl od stanoviska vlády podrobili opravdu odborné diskusi, o které nepochybuji, že zde v Poslanecké sněmovně jsme schopni, a na základě této diskuse učinili konečné rozhodnutí. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu zpravodaji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Pokusil bych se vám říci ještě jeden argument.

Jeho spotřebu jsme si zkomplikovali nebo zkomplikovali všem těm, kteří pivo prodávají a zejména čepují, musím podotknout, zkomplikovali tím, že jsme přinesli řadu nových nákladů do provozu jednotlivých hospod, hospůdek, restaurací. Například v autorském zákoně jsme provozovatelům hospod zvýšili nebo jste zvýšili poplatky, které musí dávat kolektivním správcům.

Zvýšili jste nebo hodláte zvýšit problémy a snížit příjmy v oblasti zákazu kouření, kde řada hospod a restaurací investovala do různých zařízení, která měla odvětrávat místnosti, vybudovali, nebo udělali takové investice, aby kouření některých zákazníků neobtěžovalo zákazníky, kteří nekouří. Tyhle zmařené investice se zase dotknou samozřejmě zejména malých hospod. Já bych vás prosil, abyste toto vzali také jako částečnou kompenzaci a pomoc těm, na které jste navalili zbytečné náklady. S faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já chápu podstatu toho návrhu a připadá mi rozumný. Zřejmě bude mít moji podporu.

Já bych se chtěl jen zeptat, které ty kontroly vznikly za současné vlády a které si s sebou nesou ti výrobci z doby, kdy vládly u nás jiné strany. S faktickou poznámkou pan poslanec Komárek. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Pane předsedající, já mám tentokrát poznámku formální. Já bych poprosil vedení Sněmovny, aby si sjednotilo noty, protože někteří předsedající poměrně logicky nepřipouštějí faktickou poznámku na úvod rozpravy, protože faktická poznámka musí reagovat na průběh rozpravy, ale vy jste, pane předsedající, nevím, jestli vaším prostřednictvím, nechal zaznít faktickou poznámku na úvod rozpravy. Tak já bych rád věděl, jak to je. A pokud jste se zmýlil, tak tím pádem žádná rozprava neproběhla, je jako nulitní a nevím, jak budeme postupovat. Děkuji a omlouvám se za to. Samozřejmě máte pravdu dle jednacího řádu. Chtěl jsem být vstřícný, nicméně trvám na tom, že rozpravu jsem zahájil.